Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče.

Mezitím ovšem sdružení

Situace s nehospodárností je mnohem horší, než si předkladatel uvědomuje, a nedělá se s ní vůbec nic.

Děkuji. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Myslím si, že takové věci mají projít meziresortním připomínkovým řízením. Tato změna je skutečně zcela zásadní.

Na všechno se budou dělat studie proveditelnosti.

Co se týká, aby byla spolupráce komerce, veřejného sektoru a evropských fondů, to samozřejmě je naším zájmem.

Ten by měl právě projít nejenom standardním meziresortním připomínkovým řízením, ale i debatou s širokou veřejností. Zákon je tedy již dodán Legislativní radě vlády, už prošel jeho záměr vládou.

To musím zásadně odmítnout. Všechny připomínky jsou vypořádány. Buď nejste dostatečně informován, prostřednictvím pana předsedajícího, nebo prostě nemluvíte pravdu.

To je nefér a myslím si, že interpretovat moje snažení tímto způsobem skutečně není hodno jeho autority. V tom, co připravujeme, jsou tyto věci velmi dobře zpracovány.

Já myslím, že to je celkem jasné. Pokud to bude z politických důvodů, budou politikařit a budou oddalovat eventuální schválení, tak je to samozřejmě jedna z možností, která se stát může. Nebylo to jednoduché. Trvalo to poměrně dlouho, ale jsem tomu rád a paragrafové znění bude velmi intenzivně debatováno se zástupci odborné veřejnosti, ať už to bude Akademie věd, rektoři, ať už to bude Svaz průmyslu.

Já si myslím, že i to, co se navrhuje v novém zákoně, není otázka služebního zákona.

Děkuji panu vicepremiérovi za jeho závěrečné slovo. Ptám se pana zpravodaje, jestli chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji.

Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Miholy na stažení jeho návrhu pod písmeny D1 a D2. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.